Dámy a pánové, prosím o klid, abychom mohli projednávat tento návrh zákona.

Než se budeme podrobněji zabývat tímto návrhem zákona a než se zklidní Poslanecká sněmovna, resp. hladina hluku, tak ještě připomínám předsedům poslaneckých klubů, že podle dohody politického grémia můžeme nyní pokračovat v jednání v polovičním formátu, tak jak jsme se na tom předběžně dohodli.

Prosím, aby místa u stolků zpravodajů zaujali za navrhovatele ministr zemědělství Miroslav Toman, který je už připraven, a zpravodaj garančního výboru, kterým bude pan poslanec Josef Kott místo omluveného pana poslance Kováčika. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví. Pan poslanec se hlásí k hlasování? Ano, prosím. Máte slovo. Dámy a pánové, prosím o klid. Pan poslanec se chce vyjádřit k hlasování. Promiňte, jen se chci vyjádřit k předchozímu, předposlednímu hlasování číslo 28, že jsem hlasoval proti, na sjetině mám pro, ale nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

Ano, pan ministr chce vystoupit. Prosím, pane ministře, máte slovo. Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové.

Děkuji panu ministrovi. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Pak zemědělský výbor doporučil Poslanecké sněmovně podpořit návrh na vrácení vládního návrhu zákona o potravinách zpět do druhého čtení. Já se omlouvám, pane zpravodaji, neslyším vás ani já. Ještě jednou prosím Poslaneckou sněmovnu o vytvoření důstojných podmínek pro pokračování jednání, abych nebyl nucen přerušit jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji, pane místopředsedo.

Toliko krátké zdůvodnění. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dále se tímto návrhem zabýval výbor pro zdravotnictví. Ptám se zpravodajky tohoto výboru, paní poslankyně Věry Adámkové, zda se chce ujmout slova. Paní zpravodajko? Nechce se ujmout slova. Není to v tuto chvíli nutné.

Ale můžeme pokračovat i bez informací o projednání ve výboru. Otevírám obecnou rozpravu.